Tento materiál uvede ministr obrany Martin Stropnický. Prosím, pane ministře, máte slovo.

Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, v souvislosti s ruskou anexí Krymu a vývojem událostí na Ukrajině přijalo NATO některá okamžitá opatření pro ujištění geograficky exponovaných spojenců o spolehlivosti alianční kolektivní obrany. ČR v rámci svého příspěvku k těmto okamžitým opatřením navrhla Severoatlantické alianci, že vyšle čtyři letouny Gripen s pozemním a létajícím personálem do pobaltských zemí, nebo prodlouží své plánované zapojení do ochrany vzdušného prostoru Islandu. Aliance zvolila druhou nabídku, což v praxi znamená prodloužení naší přítomnosti na Islandu z 5 na 9 týdnů a navýšení počtu létajícího a pozemního personálu z původních 50 na 75 osob. Ta se uskuteční v období říjenprosinec tohoto roku. I když Island neleží bezprostředně na hranici s Ruskou federací, v blízkosti jeho vzdušného prostoru docházelo k výraznému nárůstu aktivit ruských vzdušných sil. Naše mise nad Islandem proto nebude o nic jednodušší ani méně významná, než je ochrana vzdušného prostoru pobaltských zemí. Naše působení při ochraně vzdušného prostoru Islandu nás bude celkově stát zhruba 33 mil. korun a tyto prostředky budou čerpány z rozpočtu Ministerstva obrany.

Většina z těchto opatření, na jejichž realizaci se budou podílet i ozbrojené síly ČR, bude vyžadovat dodatečné vojenské síly a schopnosti i finanční zdroje. Rozsah, hloubka a trvání těchto opatření budou samozřejmě záviset na dalším chování a postupu Ruské federace.

Nechceme v žádném případě konfrontaci, nepřejeme si konflikt, Rusko nepovažujeme a priori za nepřítele, ale vzhledem k jeho chování jej nemůžeme považovat ani za důvěryhodného partnera. Děkuji za pozornost. Já děkuji panu ministrovi. Nyní prosím zpravodaje výboru pana poslance Davida Kádnera, už dorazivšího, aby informoval o jednání výboru a přednesl návrh usnesení. Prosím, pane poslanče. Děkuji. Vážený pane předsedající, vládo, dámy a pánové, dovolte mi, abych svou zpravodajskou zprávou v podstatě jen formálně doplnil pana ministra obrany, který řekl především z věcného hlediska vše podstatné. Má zpravodajská zpráva tak může být velmi stručná. Jedná se o návrh na působení sil a prostředků Ministerstva obrany k ochraně vzdušného prostoru Islandské republiky v rámci operace NATO 2014.